Pane ministře, my v městské památkové zóně máme nejvýznamnější kulturní instituce našeho města.

Za prvé, zda on osobně podpoří výstavbu nového depozitáře, protože bez toho se nepohneme. Tam ty přípravné práce byly učiněny. Ať také zpovídá vedení Slezského zemského muzea, proč ta akce vlastně už čtyři roky spí.

V pozemním stavitelství ceny stavebních prací razantně stoupají za poslední období, už dávno se nedá vysoutěžit zakázka za cenu nižší, než je v projektové dokumentaci v pozemním stavitelství, nemluvím o dopravních stavbách. Tam je situace trošku jiná.

V samotném centru městské památkové zóny. V tomto případě je to Ministerstvo kultury a jeho instituce.

Děkuji.

Pane předsedající. Vážený pane poslanče, já vám děkuji za ten komentář, který jste k písemné interpelaci doplnil.

To jste říkal.

Je to případ celé řady měst a obcí a já se dnes a denně setkávám s tím, že starostové a primátoři upozorňují na neutěšený stav památek, které jsou v centru města. V mnoha případech jsou to památky v soukromém vlastnictví. Tady se hovoří skutečně o památce, která je ve vlastnictví státu. Já jsem už požádal a upozornil odbor památkové péče, aby v procesu schvalování a zpamátňování objektů bral v potaz i skutečnost, do jaké míry stát vůbec je schopen se o tyto památky starat. Ono totiž, a já to říkám otevřeně a říkám to i tady, je zaběhlá praxe, že někdy účelově, někdy skutečně s dobrým záměrem jsou prohlašovány objekty za kulturní či národní kulturní památku, nicméně už se nikdo nestará o to, jaké náklady musí být vynaloženy na to, aby tato památka vůbec byla uvedena do jakéhos takéhos funkčního stavu. Velmi často se setkávám s tím, že obec, na jejímž katastru ta památka je, nemá zájem o prohlášení. Kraj nemá zájem, neumí ty památky využít, a stejně je památka prohlášena. Toto není památková ochrana a památková péče. Včera při druhém čtení státního rozpočtu se velmi často odkazovalo právě na tu položku, která ve státním rozpočtu a v rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury je určena na regeneraci a obnovu kulturních památek. Ona je poměrně vysoká, je tam přes jednu miliardu korun v různých kapitolách pro různé vlastníky. Velmi často byla právě tato položka zmiňována, že by z ní mohlo být přesunuto do živé kultury. Bohužel já jsem přesvědčen, že fakt a podoba výše v této položce je nezbytná, musí být zachována, nelze z ní odebrat žádné finanční prostředky, protože je řada projektů, která je připravena, je těsně před realizací, mimo jiné i ten opavský projekt a další věci. Samozřejmě chápu, že jiné položky by měly být navýšeny, ale opravdu není cesta snižování finančních prostředků na obnovu, rekonstrukci a regeneraci kulturních památek. To jen na upřesnění. Dívali jsme se na divadlo, dívali jsme se tam na některé další věci.

Určitě rád se tam přijedu podívat. Hlavně vás mohu ujistit, že ta problematika nezůstane stranou a budu to mít jako prioritu. Děkuji. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Mám za to, že pan poslanec Stanjura nenavrhuje usnesení.

Přesuneme se k další interpelaci, což je interpelace poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Je to na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Otevírám rozpravu.